Ten byl předtím.

Na to si přece všichni pamatujeme!

Tak je potřeba si to sem tam přečíst, když budete zase, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedy Sněmovny, chtít kázat.

Na margo toho, co už bylo řečeno. Vy jste si za ty roky nevšimli, že vy sami jste se stali tou chybou systému. Vy sami!

Ale vy jste prostě sami ztratili náhled choroby. Tak tomu říkáme my doktoři.

Děkuji.

Tak pokud z ní strana vedená estébákem chce citovat, tak může, ale prostě není pro to jediný právní podklad. Pan poslanec Volný další faktická poznámka. Prosím vás, jenom krátce. Pro pana kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Tady se přesně vidí, jak vy jste neobjektivní a jak nám tady všem lžete. Vy říkáte, že byste byl obviněn, to možná máte pravdu, ale tady plivete špínu na pana Babiše, co vytuneloval, jak vykrádá státní rozpočet ve prospěch Agrofertu. Byl někde obviněn?!

Prosím řečníky, aby se na své kolegy obraceli mým prostřednictvím, a obecně bych uvítal, kdybychom se vrátili k meritu věci. Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, prosím pana poslance Bendu.

Vážený pane předsedo, pan ministr jako předkladatel odešel, zdá se, pane zpravodaji, dámy a pánové, já jsem zrovna dneska měl tu výhodu, že jsem měl přednostní právo, protože tady nemám předsedu klubu, nechtěl jsem ho zneužívat, poněvadž jsem chtěl vystoupit zcela normálně a přirozeně.

Jestli pro něj chyba systému je parlament, pak je to problém k přemýšlení, který si musíme nějak vyjasnit. Nebo kdo to je to: vy jste chybou v systému? Kdo to je to: vy jste chybou v systému? Vadí vám parlament jako chyba systému, nebo je to, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo co je tou chybou v systému? Střídání politických stran? Druhá poznámka.

Pan Bárta velmi toužil po tom jako majitel Agentury bílého lva, aby se stal ministrem vnitra. Přestože situace byla možná horší, než byla situace se sestavováním této vlády, měli jsme tehdy jako nejsilnější politická strana dost síly na to, abychom řekli: Ne, pane Bárto, vy opravdu jako člověk, který podnikáte v bezpečnostních složkách, nemůžete být ministrem vnitra, a stal se jím Radek John. Nebyla to žádná sláva, já vím, že ne.

Ale vidím to pak jako systémový problém. Tento návrh zákona předložila tato vládní koalice, součástí níž je hnutí ANO. Mohli jste říct: pojďte zrušit jakýkoliv zákon o střetu zájmů, my jsme v tak velikém střetu zájmů, že je přece naprosto legitimní, aby to rozhodoval jenom volič, nic takového nepředepisujme. Ale vy předložíte návrh zákona, ve kterém kromě stávajících pravidel, která už takhle pokládám za přísná a nesprávná, řeknete ještě, každý, kdo vstupuje do politiky, dokonce i do úřadu, kdo vstupuje na té nejmenší obci do politiky, má předem odevzdat přiznání o tom, s jakým majetkem tam vstupuje. To je všechno v pořádku, to klidně předložíte. A pak když se náhodou řekne, nějaká omezení by se mohla vztahovat i na člena vlády, když už tomu nejmenšímu zastupiteli předepisujeme takováhle omezení, tak tomu členu vlády bychom také nějaká omezení, alespoň toho, že nemůžeme vstupovat do veřejných zakázek, jeho firmy nemůžou vstupovat do veřejných zakázek, jeho firmy nemůžou čerpat nenárokové dotace, tak najednou začnete všichni křičet: Vy jste na nás zlí, vy tady bojujete proti Andreji Babišovi a hnutí ANO!

Já jsem opakovaně ve všech diskusích k tomuto návrhu zákona, stejně jako jsem to říkal posledních 15 let, říkal, nejsem ochoten připustit žádné omezení vlastnictví. Pro žádné omezení vlastnictví já hlasovat nebudu, pokládám to za nesprávný princip.